To znamená, že uplatňujeme následující: prominout pojistné nesplnění podmínek ani formou řízení o odstranění tvrdosti zákona nelze. Proto v oblasti pojistného na sociální zabezpečení lze cestou odstranění tvrdosti zákona v odůvodněných případech prominout pouze penále, a to podle ustanovení § 104 písm. ch).

Poslední dvě informace. Liší se to samozřejmě měsíc od měsíce a kraj od kraje podle toho, jak vysoká je intenzita žádostí. Nicméně kraj od kraje je to rozdílné, to znamená, ve většině případů je to méně než sedm dní a měsíc od měsíce je to také rozdílné. Poslední informace.

Nicméně v tuto chvíli to vypadá vše na dobré cestě. Asi víte, že Evropská komise vyjednává se všemi členskými státy EU o prodloužení a navýšení dočasného rámce.

Děkuji. Já vám děkuji, paní ministryně.

Paní místopředsedkyně? Děkuju. Děkuju.